Dámy a pánové, domnívám se, že každý z vás, pokud by byl na mém místě a chtěl se zachovat odpovědně vůči občanům České republiky, by se musel zachovat stejně. Prostě není možné podepsat dopředu něco, o čem neznáme žádné podrobnosti.